Ale jako... Děkuji. Tak tady už vidím, že kolegové kolegiálně přispěchali na pomoc.

Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji dvě přihlášky. Právě navážu na to projednání, kde jsem v ústavněprávním výboru vystoupila.

A z toho vyplývá, že jde o výměnu názorů a zavedení dialogu. Po zvážení, jestli tohle tedy chceme, aby docházelo k určitému prodlužování a řekněme i zpomalování fungování úřadu, o který jde, který je opravdu velmi důležitý pro kontrolu politických stran a politických hnutí, a někdy, nebo zpravidla potřebujeme pružné rozhodování a pružné řízení, tak navrhuji upravit a používat v tom zákoně jiný termín, ponechat tam pouze povinnost informovat, která už je implicitně obsažena v institutu vzetí na vědomí, a tím i zpružnit ten proces a urychlit řízení úřadu. To, co tady řekl pan ministr před chvílí, to totiž platí. Záměrem návrhu zákona není zavést kolegiální řízení, ale jen upravit monokratický model.

Tak to bychom asi nikdo nechtěli.

A další zákony vylučují podání rozkladu.

Takže navrhuji vypustit příslušné ustanovení.

A s ohledem na kontext té právní úpravy jednoznačně doporučuji zpřesnění ve smyslu věku služebního, protože pokud bude někdo nejstarší, ale bude tam třeba dva roky, tak určitě to není to, co ten zákon by měl upřednostňovat, ale když tam bude někdo dvacet let, tak to je přesně ten nejstarší věk, čili nejvíce zkušeností, nejvíce dovedností, alespoň tak se to předpokládá.

Myslím si, že speciálně u tohohle zákona to vždycky vzbuzuje nedůvěru u těch, kteří ho podrobně čtou, jestli se tím nemyslí něco jiného.

Děkuji.